My jako hnutí ANO chceme od začátku o té dohodě diskutovat realisticky, prakticky, racionálně, protože je to v podstatě součást mozaiky bezpečnostních záruk, které má Česká republika v rámci mezinárodního společenství a vůbec o postavení ve světě. Samozřejmě dalo by se té dohodě vytýkat leccos. Možná, že si to zasloužilo lepší nějakou českou redakci toho českého znění. To ale není to podstatné. To podstatné a to hlavní stanovisko hnutí ANO je, že tato dohoda skutečně nějakým způsobem prohlubuje bezpečnost České republiky, navazuje bezprostředně na naše členství v NATO a nějaká debata o změně směřování České republiky v tuto chvíli není na stole. Že to téma je zneužíváno, ať už z jedné strany, nebo z druhé strany, a my se o tom chceme bavit rozumně stejně tak jako většina lidí v České republice. Je pravda, že lidé mají právo být znepokojeni, mají právo klást otázky už kvůli naší historické zkušenosti, kterou jako Česká republika máme, už kvůli tomu, v jaké situaci se zrovna nacházíme. Asi se všichni shodneme, že kdybychom tuto smlouvu ratifikovali třeba v roce 2019, tak by možná byla v bloku smluv v prvním a druhém čtení ve čtvrtek mezi jedenáctou a jednou hodinou a nevzbudila by větší pozornost, ale teď v době válečného konfliktu na Ukrajině je to mimořádně citlivá záležitost. Lidé mají svoje obavy a já znovu říkám, mají na ně právo. A v této části jsem kritický vůči vládní koalici. Opravdu si myslím, že si to tu komunikaci zasloužilo ještě mnohem masivnější, vysvětlující kampaň měla být větší. Z tohoto důvodu hnutí ANO připravilo doprovodné usnesení k této dohodě, které za chvíli přednesu, které jsme předložili i koalici, seznámili jsme s ním koalici, protože chceme postupovat fér, nechceme se překvapovat, a nějakým způsobem jsme dospěli ke konsenzu o tom, co by podle našich představ v tom doprovodném usnesení mělo být. Jenom pro vaši informaci, v rámci mezinárodního práva smluvního i například vzájemná korespondence i různé interpretační výkladové doložky i projednání ve Sněmovně i toto doprovodné usnesení mohou být potom podkladem pro to, kdyby došlo v budoucnu k nějakým sporům a kdyby měla být tato dohoda interpretována. Z tohoto důvodu my přicházíme s usnesením, které vám teď s dovolením přečtu: